A to se teď netýká jenom opozice.

Ale to se netýká jenom opozice. To se týká vašich sociálních partnerů, to se týká zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů v těch oborech, kterých se vaše opatření bezprostředně dotýká.

Že by se nesešlo předsednictvo tripartity, že by neprojednalo harmonogram projednávání, že by neprojednalo dopady jednotlivých opatření na zaměstnance i zaměstnavatele.

Oni se to dozvěděli z novin a z televize úplně stejně jako my. To není vládnutí. To není táhnutí za jeden provaz. To je arogance. A takhle se nemůže dosáhnout celospolečenského konsenzu.

Jestli se chcete dohodnout na nějakém společném východisku, my jsme připraveni.

Ale oni jsou pro ten celospolečenský konsenzus neskutečně důležití. Tak to je ta první poznámka.

Velmi důležitá otázka je, na základě jakých dat ta vláda rozhoduje.

Nebo na základě jakých dat rozhodujete?

Máte, prosím pěkně, data? A mohla bych je vidět?

Tak prostě minimálně na ta data nezazněla žádná odpověď. Pak padla zásadní otázka, jak funguje, nebo spíš nefunguje chytrá karanténa. Všichni máme pocit, že nefunguje, ale třeba mám ten pocit, je mylný.

Chytrá karanténa nefunguje, počet testů je menší než poloviční toho, co jste slibovali. Padlo tady v té diskusi já bych teď nevystoupil, ale v té diskusi na tyhle otázky padlo asi padesát... na tenhle problém padlo asi padesát otázek, a členové vlády tady sedí jako pecky a jeden z nich na to neodpověděl!

Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Martínek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Třešňák. Vážené dámy, vážení pánové, budu věcný, nebudu šířit propagandu jako někteří vládní poslanci a doopravdy se budu věnovat problému. Proč mám problém podpořit vládní návrh? Jedná se o nedostatečnou podporu českých výrobců ochranných pomůcek a dalších podniků ze strany vlády. Podpořme české výrobce, podpořme českou ekonomiku, podpořme lokální soběstačnost i v rámci EU.